Děkuji za slovo.

Především bych předeslal právě s ohledem na strukturovanost onoho tisku, že prvním krokem je rozdělení těch návrhů do několika, konkrétně sedmi, skupin, počínaje usnesením rozpočtového výboru, a pak podle zákonů, kterých se tisk týká. On se týká 10 zákonů, ale konkrétně to budou bloky, které se týkají daně z příjmů, hazardních her, přidané hodnoty, spotřební daně, daňového řádu a Celní správy.